46.

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 1. února na 54. schůzi, když jsme souhlasili s návrhem paní poslankyně Jany Černochové, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do doby přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance. Poznámka

Připomínám, že obecná rozprava byla dne 20. ledna na 54. schůzi ukončena, se závěrečným slovem vystoupil pan ministr obrany Martin Stropnický, čili už je po závěrečném slově. Ten je omluven.

Ještě před hlasováním o změně zpravodaje s přednostním právem místopředseda klubu ODS. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Samozřejmě ale vyhovím přání klubu ODS. Vyhlašuji přestávku nikoliv pouze do 19 hodin.